Děkuji, pane předsedo.

Taková jednání probíhala i před touto schůzí Poslanecké sněmovny. Víte, návrh pana kolegy Kalouska by mě nabádal k tomu, abych o něm přemýšlel, o jeho podpoře, kdyby se ta situace vyloupla zčistajasna, kdyby nešlo o věc, která běží řadu měsíců a kdyby zrovna v této chvíli nešlo o řekněme mediálně velmi prezentovanou záležitost, teď zrovna skoro bych až řekl mediální kampaň. Nejsem primárně proti tomu, abychom se tou záležitostí zabývali, ale pojďme se prvně o tom pobavit, kam dáme tento bod, abychom se mu mohli s plným vědomím věnovat, abychom mohli řešit i další věci. A poté, co se dokážeme dohodnout, tak věřím tomu, že tato Poslanecká sněmovna může tento bezesporu závažný bod projednat a může přijmout usnesení. V této chvíli ale nevidím nějakou, bych řekl, systémovou chvíli pro to, abychom to teď mohli zařadit. Proto si jménem dvaceti poslanců KSČM dovoluji vetovat zařazení tohoto bodu na tuto schůzi Poslanecké sněmovny.

Děkuji. Děkuji.

Jenom stručná odpověď. Samozřejmě respektuji ustanovení jednacího řádu i stanovisko poslaneckého klubu KSČM.

Můžeme samozřejmě teď dlouze diskutovat, jestli to zařadíme příští týden nebo příští měsíc.

Nyní prosím pana předsedu Miholu, potom pan předseda Stanjura. Dobrý den, vážený pane předsedající, vážení kolegové. Chtěli jsme podpořit návrh pana předsedy Kalouska. Už jsem to oznamoval i dalším kolegům předsedům koaličních klubů. A teď k mému návrhu. Chtěl bych požádat o zařazení bodu 202, což je Informace vlády České republiky o migrační krizi, a to na úterý 22. března 2016 jako první bod po již pevně zařazených bodech. Teď má přednostní právo pan předseda Stanjura, potom pan předseda Kalousek. Děkuji za slovo. Přihlásím se celkem dvakrát. Toto je mé první vystoupení. Nechci být dlouhý. Mám protinávrh k návrhu pana předsedy Miholy. Opravdu, vládní koalice o tom tématu debatovat prostě nechce. Podívejte se do svých podkladů, kdy jsme tu debatu zahájili, kdy jsme ji přerušili. A zase to odkládáme podle toho návrhu o dalších 14 dní. Chci říct právě ve světle včerejších velmi skromných výsledků, pokud takhle optimisticky nazvu, včerejšího summitu, před dalším summitem by bylo velmi dobré, abychom mohli debatovat pozici České republiky k novým požadavkům, které zazněly zejména z turecké strany.

Původní představa přece byla, že to bude ve čtvrtek. Nemáme písemné interpelace díky omluvám pana premiéra, ministra vnitra i ministra zahraničí, čtvrtek nepadá do úvahy, nejsou. Myslím si, že i vládní poslanci by měli mít zájem tuto otázku, která je opravdu otázkou posledních dní a příštích dní, diskutovat, dokud je čas. Myslím si, že to je otázka a problém, který zajímá naprostou většinu české veřejnosti.

Takže za necelé tři hodiny budeme mít ten bod určitě dokončený. Dokonce jsme se dohodli na platformě předsedů poslaneckých klubů a vedení Sněmovny, že do limitu budeme počítat i faktické připomínky. A jestli to některý klub, tento čas dvaceti minut, využije tím, že bude mít deset faktických připomínek, tak už nebude mít žádné další vystoupení. Domluvu k tomu, abychom o tom mohli debatovat vážně, abychom to neprotahovali, a za necelé tři hodiny jsme schopni zítra případně schválit mandát vládě České republiky. Berte to jako můj první návrh. S druhým potom vystoupím později v rozpravě. Beru to jako protinávrh k návrhu pana poslance Miholy.

Nebylo by to usnesení Poslanecké sněmovny, byla by to vůle jednotlivých zákonodárců, kterých by, jsem přesvědčen, bylo hodně.

Nicméně usnesení by mělo větší váhu.

Protože kolega Stanjura mluvil o migrační krizi, tak aby bylo jasné, že toto je k vašemu původnímu návrhu. Teď prosím pana předsedu Miholu.